I zde z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byl zpracován ve spojitosti s novým zákonem o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh. Tímto předkládaným zákonem dochází kromě zpřesnění některých ustanovení taktéž k odstranění těch ustanovení, která souvisí s novým zákonem. Návrh byl projednán v hospodářském výboru, kde byl uplatněn pozměňovací návrh. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás požádat tímto o podporu předloženého návrhu v tomto druhém čtení. Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme ve prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se i zde ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Pavel Šrámek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 29. schůze ze dne 11. listopadu 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 566.

za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona; za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru; za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji za slovo. Já vám děkuji. Nikoho nevidím, v tom případě obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Jeli tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan zpravodaj nebo pan ministr. Není tomu tak.